Já mám faktickou poznámku.

Je navrženo vypuštění.

Obecně to považuji za dobrou věc, že tam je dohled státního zástupce. Děkuji. Paní ministryně se hlásí o slovo, tak vás poprosím, abyste vystoupila v rozpravě. Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pane poslanče, není za co se omlouvat, protože ona tady ani právní terminologie není tak důležitá, spíše jde o odpověď na vaši jasně formulovanou otázku.

Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, v tom případě končím obecnou rozpravu. Závěrečné slovo nebude. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, tak budeme hlasovat o návrzích na přikázání výborům, k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Nejdříve přečtu usnesení, a to je, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.